Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Za zcela zbytečný.

Příští prezidentské volby budou možná ještě na začátku ledna, ty další už budou o Vánocích.

To si vůbec neuvědomujeme. To je problém skutečný, který se má řešit, o kterém by se mělo nějak přemýšlet, o kterém by se měla vést debata.

Jim tvrdí, že je většinový, ale ve svém výsledku je absolutně poměrný. A pak jsou lidé, kteří říkají: Jak to že já mám 300 hlasů a tady ten na druhé kandidátce má 20 a on je zvolen a já zvolen nejsem? To jsou reálné problémy českého volebního systému. Ale tvářit se, že hlavním problémem je petice, která, upřímně řečeno, úprava petic, jestli tam změním bydliště na rodné číslo a budu mít pocit, že mi to extra moc pomohlo? Bojím se, že mi to vytvoří situaci jenom podobnou, jenom se bude podvádět možná jiným způsobem.

Já chápu vysvětlení pana ministra vnitra i pana zpravodaje, že tady se v podstatě nic neřeší.

Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Připraví se paní poslankyně Lorencová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A komunální volby jsou jediné, kde neexistují preferenční hlasy. A je to třeba říct naprosto otevřeně.

Ale nemaťme veřejnost tím, že v komunálních volbách díky tomu, že dostanou plachtu A0, že mohou dát preferenční hlasy. Nic takového v komunálních volbách není. Kdo o tom někdy přemýšlel, kandidoval, analyzoval výsledky, tak moc dobře ví, že to jsou jediné volby, ve kterých preferenční hlasy nejsou. Mají smysl! Ale bohužel nejsou možné. Veďme debatu o podstatných věcech a tohle opravdu přijímat nemusíme. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Všichni asi víme, jak zní současná úprava volebního zákona. Všichni víme, že právo volit je právo občana této země, svým způsobem je to pro každého čest. Nám to nestačí? Se mnou tedy rozhodně nepočítejte! Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Benešíka s faktickou poznámkou. Poprosím sněmovnu o klid. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, krátká reakce. Znovu opakuji, tato úprava platí od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Unie. Do Unie jsme vstupovali s tím, že budeme mít právo jako občané Evropské unie, možnost kandidovat a také volit v zahraničí, v jiných státech Evropské unie, pokud tam budeme rezidenti. A naopak rezidenti ostatních států Evropské unie mají toto právo u nás pouze v komunálních volbách a pouze v evropských volbách.

Děkuji. Děkuji. Pan ministr vnitra. Prosím, máte slovo.

Byl to pan ministr Pelikán, který mě kritizoval za to, že jsem málo proevropský, že se bráníme kvótám. Teď hnutí ANO změnilo rétoriku a je naprosto proti migraci, to znamená to, co jsme my říkali celou dobu. Tak jsem rád, že se kolegové z hnutí ANO k tomu přidali. Ale vůbec nerozumím tomu vy popíráte český právní řád. To znamená, pokud máte tyto návrhy, tak dalším návrhem musí být vystoupení z Evropské unie, minimálně snaha o zrušení platnosti Lisabonské smlouvy na českém území, protože nic jiného nepřipadá v úvahu. To je součástí českého právního řádu, kde jsme se sami dobrovolně... A my jediné, co napravujeme, je rozsudek českého soudu českého soudu, který říká, a Ministerstvo vnitra ten názor do toho rozsudku nemělo, že i občané Evropské unie s přechodným pobytem u toho trvalého to bylo zjevné ale i s tím přechodným pobytem mají právo v těchto dvou typech voleb volit. Je naprosto automatické, že mají právo volit v evropských volbách, jsou to volby do Evropského parlamentu a oni se zdržují na území jiného členského státu. U komunálních voleb je to o tom, že se k občanům evropských států chováme stejně jako k občanům svým, a to například i tak, že pokud jste v cizině a Česká republika nemá na území tohoto státu, tedy třetí země, svůj zastupitelský úřad, můžete využít jakýkoli zastupitelský úřad kterékoli země, která je součástí Evropské unie. To jsou ta práva, která máme.

Na druhou stranu pak je potřeba, aby hnutí ANO řeklo, že je proti Evropské unii a chce z ní vystoupit.